Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Molio bi sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je poštovani Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, donesen je u sklopu 3 paketa energetskog zakonodavstva EU, kojim RH, usklađuje svoje energetsko zakonodavstvo s propisima EU. Zakonom se uređuje uspostava i provođenje sustava regulacije energetskih djelatnosti, postupak osnivanja tijela za regulaciju energetskih djelatnosti, te druga pitanja označena za regulaciju energetskih djelatnosti. S obzirom da je EU u procesu nadopune trećeg energetskog paketa, sa provedbenim propisima, potrebno je kontinuirano usklađivanje zakonodavstva, te i ovaj zakon pod kontinuirani nadzor nad Europske komisije.

Komisija je pokrenula po službenom dužnosti istragu o prenošenju navedenih direktiva, te je skrenula pozornost na nepravilno prenošenje u hrvatski pravni poredak, one odrednice direktiva, koje se odnose na neovisno stradanje energetskih agencija. Komisija posebno naglasak stavlja na ovlasti i rad energetskih regulatornih agencija, pa tako zakon mora osigurati da je takva agencija samostalna, neovisna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima. Osnivač Hrvatske energetske regulatorne agencije RH a osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske, HERA je za svoj rad odgovara Hrvatskom saboru, HERA je jedan od 28 nacionalnih energetskih regulatora, država članica EU, čija su prava i obveze proizašla iz načela i osnovnih akata Europskog energetskog zakonodavstva. Temeljna načela djelovanja svakog nacionalnog energetskog regulatora EU je zakonski garantiran neovisnosti poslovanje i odlučivanja kako u odnosu na izvršnu vlast, tako i na interese i gospodarske subjekta u energetskom sektoru. Time se nikako ne dovodi u pitanje bliska suradnja s drugim relevantnim nacionalnim tijelima, niti vladom, koja donosi smjernice opće politike. Naravno, uz garantirano neovisnost regulatora drugu stranu ravnoteže koja omogućava ispunjavanjem misije energetske regulacije predstavljaju zakonski propisani odgovornosti i transparentnost rada. U tom smislu je ionako po službenoj dužnosti provedene istrage Europska komisija zaključila da se važeći zakon mora izmijeniti dopuniti, kako bi se u potpunosti uskladio sa odrednicama trećeg paketa energetskog zakonodavstva iz 2009 g. Izmjene i dopune Zakona o regulaciji energetske djelatnosti, prvenstveno uređuje slijedeće, neovisnost agencije o bilo kojem političkom tijelu, neovisnost od političkih tijela uključuje potpunu neovisnost od bilo kojeg tijela koje može povezati sa izvršnom vlasti, ali se ne odnosi na sudski parlamentarni nadzor u skladu s Ustavnim pravom. Neovisno tijelo kojemu stranka na koju utječe odluka nacionalnog regulatora odnosno agencije ima pravo podnijeti žalbu ili tužbu je sud. Uređeno je osiguravanje agencije objektivnog i transparentnog izjašnjavanja ovlasti kroz donošenje autonomnih odluka iz djelokruga nadležnosti. Tako agencija nadzire zagušenje unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava i plinskog transportnog sustava i provedbu pravila sukladno zakonima koji uređuju tržište električne energije i plina. Odluke agencije se mogu osporiti jedino pred sudom odnosno tijelom neovisnim od izvršne vlasti. S obzirom da na energetskom tržištu su korisnici ne samo energetski subjekti koje nadzire agencija potrebno je bilo osigurati da agencija traži informacije o tržištu od fizičkih i pravnih osoba koji imaju neki kontakt s energijom odnosno svim korisnicima energije, a ne samo od energetskih subjekata kako je to do sada bilo propisano. Nadalje, podrobnije se reguliraju akti agencije, pravilnikom koje donosi upravno vijeće agencije određuju se uvjeti koji moraju ispunjavati stručni voditelji te njihova prava, dužnosti i odgovornosti, jasno je propisan sadržaj statuta agencije i na kraju jasno su propisani rokovi donošenja statuta i pravilnika po usvajanju ovoga zakona. Zahvaljujem na pažnji.

Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima.

Koliko mi kolege ovdje govore nekoliko puta je vršilo nadzor ministarstvo od 2012. do danas, točan broj ne znam sada, ali možemo vam pismeno dostaviti. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine državne tajniče, uloga i zadatak neovisnih regulatora je da kontroliraju onoga koji vrši određene usluge ili prodaje određene proizvode, isto tako da štiti one koji to kupuju. Ja sam u ovoj sabornici tamo 2012., 2013., '14., '15. postavio jedno pitanje na koje HERA nikada nije odgovorila. Dakle tada je tadašnja vlada odlučila da će HEP biti nosioc gospodarskog razvoja u RH, digla je cijenu električne energije 25% da će se investirati, isto tako digla cijenu zapravo dozvolila dizanje cijene pline, do danas se nisu dogodile investicije i to na godišnjoj razini negdje poprilici oko 3 milijarde kuna. Ja smatram da je HERA kao neovisni regulator morala reagirati po tom pitanju. Ova Vlada o tome vjerojatno nema niti spoznaja jer je to već ušlo u jednu kolotečinu, ali kada govorimo o HERA-i općenito kada govorimo o neovisnim regulatorima imamo niz problema u ovoj državi na koje neovisni regulatori nisu reagirali na vrijeme. Nema odgovora na repliku pa onda idemo vidjeti žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda prelazimo na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika Most-a nezavisnih lista i poštovani kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Evo sada smo i na Odboru za gospodarstvo imali raspravu o izmjenama ovoga zakona, naravno razumijevajući situaciju da opet evo i u ovom zakonu i u sljedećoj raspravi koja će biti nismo pravilno implementirali uredbe EU pod pritiskom ćemo to napraviti, sve u cilju stvaranja veće neovisnosti. I upravo je pitanje neovisnosti rada u ovom slučaju HERA-e, a isto tako i drugih institucija nameće nam se kao izvorište i onih problema koji su nastali prvenstveno u djelatnosti koju regulira HERA. Brojne afere koje su potaknule i rasprave, a na kraju uzrokovale povećanje naknade za obnovljive izvore energije kojim se bori ova Vlada, a vjerojatno u vrlo skoroj budućnosti ćemo imati ponovo potrebu za povećanjem sve je posljedica nerazumnih, neracionalnih odluka koje su donošene tijekom perioda govoreći 2013.-2015. to je u mandatu vlade Zorana Milanovića. Upravo područja s kojima se bavi HERA kao takva i u tome vremenu vidimo da izaziva i danas kontroverze. Sudjelovanjem na konferenciji sada u Opatiji drvni sektor, drvni klaster iznijeli su jedno od svojih zahtjeva koji smatraju da netko treba učiniti da se promijeni, a to je da povlaštenici, određeni projekti koji su špekulativni do dana današnjeg nisu realizirani, nisu u sustavu i čekaju da se pojavi kupac koji će otkupiti prava za koje oni smatraju da imaju projekte koji su ostali ispod crte, koji bi značajno pomogli razvoju kako drvne industrije, a isto tako i ako govorimo i kroz bio plin i razvoj poljoprivredne proizvodnje, spašavanje određenog broja farmi. Zapravo ne bih rekao spašavanje nego jedan dodatan dohodak koji bi omogućio da budu konkurentni sadašnjim uvjetima na tržištu. Kontroverzne odluke koje je donosila HERA u svakom slučaju odnose se na, sjećamo se i onaj pritisak na HOPS kada je i sa strane Vlade i one odluke od 17. rujna 2015. kada je praktično i HERA propitivala zašto HOPS ne može, ne želi sukladno tehničkim uvjetima koje oni propisuju priključiti sve vjetroelektrane. I tada je došlo do jedne političke odluke, a mi govorimo, da kažem to je jedna ja bih rekao čak je možda u ovom trenutku i manja ako se sjećamo na staru godinu 2013. što je upravno vijeće, koji projekt je ušao na staru godinu u sustav obnovljivih izvora energije, to je vjetroelektrane krš Pađene gdje je praktično 250 milijuna kuna samo u jednoj odluci, u jednom danu, po žurnim postupcima dodijeljeno privatnoj tvrtki koja se evo povezuje sa Zoranom Milanovićem. Samo govoreći o ovakvim stvarima koje su nas opteretili, umjesto da smo razmatrali i pomagali HERA-i da bude neovisna i u onome vremenu, a i sada, ja se bojim da i ove izmjene neće biti dostatne. Mogli smo značajnije unaprijedit susta od obnovljivih izvora energije i ne bi bili problematični, ne bi postali afere koje su drmale i još uvijek će drmati cjelokupnu Hrvatsku javnost. Trenutno ono što trebamo razmatrati HERA-u da je sastavljena od upravnog vijeća u kome ima više stručnjaka koji bi trebali svaki ponaosob biti u punoj odgovornosti, onda se uvijek postavlja pitanje koja je to većina koja se skupi kad upravo dođe do ovakvih problematičnih odluka. Tu trebamo pomagati, evo i pošto je trenutno jedino sudska i saborski nadzor jedini su modaliteti kojima možemo upozoriti na takva odstupanja u postupanju, nešto o čemu bi mi trebali kao Sabor razmišljati, znači ne da vršimo politički pritisak, nego da upravo na onim praksama koje su do sada bile pokušamo izvidjeti da li se takve prakse ponašaju. Govorimo o negativnim praksama. Ja bih mogao ovdje govoriti i o pozitivnim praksama, praksama koje HERA je provodila, ali uvijek vidimo da se s vremena na vrijeme pojavi ta anomalija i osjeti se da politika ne dozvoljava, niti će dozvoliti na ovaj način kako se trenutno posložilo, HERA-i da bude potpuno neovisna i donosi tehničke odluke. Samoj raspravi na saborskom odboru sam napomenuo i primjer koji, saborski zastupnici koji su ne znam, na županijskim, skupštinama ili negdje drugdje, mogli su dobiti uvide u poslovanje npr. opskrbljivača plinom. Isto također jedna regulirana djelatnost, pod kontrolom HERA-e. i što se događa? Događa se da minusi koji nastaju su povezani sa sektorom koji bi trebao biti najčistiji, onaj koji bi trebao biti primjer za druge, a to je javni sektor. Konkretno evo, bilo je rasprave o poslovanju plinare istočne Slavonije čiji rad normalno funkcionira u okviru regulirane djelatnosti, a najveće dugovanje čine dva subjekta, to je vinkovačko poduzeće koje se bavi opskrbom toplinskom energijom i bazeni koji su u Vinkovcima. Kako onda očekivati od svih drugih da budu uspješne platiše? Da se ekonomizira rast tih poduzeća? I iz toga proizlazi i ono što je ključno, pritisak na HERA-u, pritisak da kod formiranja regulirane cijene mora ukalkulirati i gubitke koje nestaju ne krivicom, možda isporučitelja plina, nego upravo onih subjekata koji ne bi smjeli biti prvi dužnici. Ali mi zatvaramo nad tim oči. Mi smo spremni reći, da ali to je za opće dobro, ali kad pogledamo u takvim tvrtkama uz političko kadroviranje, uz negativnu selekciju stvaramo dodatne pritiske u cijelom sustavu, umjesto da uspijemo doći do najnižih cijena energije i onih koje su regulirane u domeni regulacije gdje bi HERA morala biti značajnija, oštrija, prepoznavati loše prakse, loše politike koje se vode u tim tvrtkama, pritiskati kroz cijenu da moraju promijeniti, da vlasnici u tom slučaju, ako su to lokalne samouprave ili bilo koji drugi javni subjekti, da moraju prepoznati da nemaju svoje probleme, svoju potrošnju, prebacivati kroz cijeli sustav i da onda kroz regulirane cijene koje određuje HERA postane trošak svih građana. To je jedan prekriveni mehanizam, mehanizam koji je operativan, koji stvara probleme u funkcioniranju HERA-e, gdje onda ne samo da trebate razmišljat kako ostati neovisan, ako vas svaki dan netko pritišće iz bilo koje domene politike, da napravite ustupak, a svjesni smo da politika ima snažni utjecaj, da politika želi upravljati i da politika na taj način, umjesto da pomaže hrvatskim građanima, stvara štetne posljedice. Mogu pozdraviti donošenje zakona, ali državni tajniče, zakone provode ljudi. Dok ti ljudi ne budu svjesni da svojim postupanjem sve skupa nas će strovaliti u jednu provaliju u kojoj evo, nikako da dosegnemo to dno, svi očekujemo jednom da lupimo na to dno pa da se onda vrate u neku domenu i racionalnoga i razumnog razmišljanja, mi evo ponavljajući prijašnje afere stvaramo nove, možda su manje, možda su prikrivenije, ali isto tako utječu na sve one opskrbe koje zapravo su temelj razvoja Hrvatskoga društva. I nećete pronaći niti jednog hrvatskog građanina, niti jednu obitelj koja će se složiti da radi propusta politike treba biti skuplja struja, skuplji plin ili bilo koja druga opskrba. Trenutno HERA provodi javnu raspravu isto tako i o djelatnostima koje su vezane za LNG terminal, kojima bi se trebali odredit modaliteti, naravno da postavlja se ključno pitanje, pročitao sam i to savjetujem svima da pročitaju, u Jutarnjem listu smo imali o tome jednu analizu gospodina Biočine koji sa pravom propituje ekonomsku isplativost projekta i mogućnost prelijevanja troškova na hrvatske građane. Nemojmo da politika bude ta koja će opet utjecati radi nemogućnosti da nađemo kvalitetnije rješenje, da taj trošak putem pritiska na HERA-u i ostale koji odlučuju prenesemo opet na hrvatske građane. Jer svi smo optuživali u prošlom društvu za vrijeme komunističke vladavine da su nastajali obrovci koji su kasnije propadali, LNG terminal kao takav sigurno ima velikih prednosti, može nam dati potporu u razvoju neovisnosti naše opskrbe plinom kao jednim od ključnih strateških energenata ali nemojmo dozvoliti radi brzine, dokazivanja, moći ili nemogućnosti da se racionalno pristupi samome projektu da onda postanemo taoci toga projekta da HERA koja bi trebala biti ključna, tehnička, da kažem evaluacijska ustanova ne može dati svoje stajalište koje će biti stvarno stručno popraćeno i sa svim projekcijama utjecaja u budućem vremenu. Jer svi komuniciramo javno, čuli smo i u javnoj komunikaciji da želimo imati LNG koji će svojom opskrbom pomoći da ostvarimo niže cijene plina na hrvatskom tržištu. Da li ćemo to stvarno dobiti, ja bih postavio to pitanje HERA-i, koje su to kalkulacije koje trebaju to osigurati a ne bih postavio to pitanje niti Vladi, niti ministarstvu jer smatram da oni nemaju dovoljnu tehničku ekspertizu koja može takve stavove opravdati. I zato je neovisnost i stručnost i ključni ja bih rekao razlog zašto i danas raspravljamo o ovome zakonu i nadam se evo da će ovaj mali pomak napraviti nešto upravo u razmatranjima koja stručna tijela HERA-e trebaju predočiti javnosti, na kraju iza toga stajati da nam se ne dogodi ponovno prostor koji se otvara s odmakom nekih odluka pa da špekulanti uspiju u kratkom vremenu prikupiti dokumentaciju da se ne događaju odluke na staru godinu, da nam se ne događaju pritisci na one koji tehnički kažu da ne mogu nešto izvršiti.

Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Miro Totgergeli, izvolite.

Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicima. pred nama je Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti a prvi put je taj zakon izglasan u Hrvatskom saboru u srpnju 2001. godine zajedno sa Zakonom o tržištu električne energije koji je također danas na dnevnom redu. I te 2001. godine ustvari je započela reforma energetskog sektora u RH i donesen je prvi pakte energetskih zakona, Zakona o energiji, o tržištu nafte i naftnih derivata, o tržištu plina i ova dva već spomenuta zakona. Prvi paket energetskih zakona omogućio je restrukturiranje i reorganizaciju energetskog sektora, otvaranje tržišta električne energije i ostalih energija, regulaciju energetskih djelatnosti kao i restrukturiranje energetskih subjekata i stvaranje novog zakonodavnog i institucionalnog okvira, utvrđivanje tržišnih pravila, obveza javnih usluga i razdvajanje energetskih djelatnosti na tržne i one koje su regulirane. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti 2001. godine ustvari je s tim Zakonom osnovano Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti od 5 članova. A uz vijeće je određen Energetski institut Hrvoje Požar koji je obavljao pripremu i stručne poslove za potrebe vijeća. Kako je energetsko zakonodavstvo postalo jedan od važnih segmenata na putu prema članstvu u EU tako je onda Hrvatski sabor u prosincu 2004. godine donio drugi paket energetskih zakona kojim su tada izvršene adekvatne prilagodbe europskom energetskom zakonodavstvu i standardima organiziranja internog europskog tržišta. Zakonom iz 2004. osniva se Agencija za regulaciju energetskih djelatnosti, Hrvatska energetska regulatorna agencija kao javna i neovisna ustanova koja ima upravno vijeće, ravnatelja agencije i radnike agencije a upravno vijeće imenuje Hrvatski sabor. Taj zakon iz 2004. godine promijenjen je 2007. jer se u te tri godine shvatilo da nisu dovoljno jasno i jednoznačno riješena pitanja organizacije i načina rada agencije, odgovornosti i nadležnosti upravnog vijeća, predsjednika upravnog vijeća i člana upravnog vijeća te odgovornosti i nadležnosti ravnatelja agencije. Izmjenama zakona iz 2007. godine definirano je da agencijom upravlja predsjednik upravnog vijeća koji je odgovoran za stručni rad i poslovanje kao i za zakonitost rada agencije. Kako su Europski parlament i Vijeće EU 13. srpnja 2009. godine prihvatili 3. paket energetskih propisa a Hrvatska se tijekom pregovora obvezala svoje energetsko zakonodavstvo prilagoditi trećem paketu tako je Hrvatski sabor 19. listopada 2012. godine izglasao i 3.-ći Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti kojim se regulacija energetskog sektora i ovlasti nacionalnog regulatora HERA-e kako se tada mislilo uređuju prema odredbama direktiva 72. i 73. iz 2009. i uredbe 713. također iz 2009. HERA je dobila opsežne, normativne, izvršne i nadzorne ovlasti kao i ovlasti na području cijene energije i naknada za reguliranje djelatnosti. I trebala je postati pravno i funkcionalno odvojena od svih javnih i privatnih subjekata uključujući Vladu RH, te ministarstvo nadležno za energetiku. Uz ovu malu kronologiju od 17 godina došli smo i do 14. srpnja 2017. g. kada stiže pismo Europske komisije službena obavijest o povredi, a u vezi sa nepravilnim prijenosom upravo ovih Direktiva 72. i 73. iz 2009. i Uredbe 715 također iz 2009. Daklem, Komisija je skrenula pozornost na nepravilno prenošenje u hrvatski pravni poredak one odrednice direktive koje se odnose na neovisnost rada energetske agencije odnosno energetskih agencija. Sukladno tome, predlaže se ovim izmjenama zakona promjena odredbi o neovisnosti regulatorskog tijela odnosno HERA-e u smislu mogućnost donošenja odluke neovisno o bilokojem političkom tijelu. Iako članak 22. postojećeg zakona a u sličnom obliku se ova formulacija pojavljuje i u zakonu iz 2004. g., definira da je agencija samostalna u poduzimanju svih organizacijskih i drugih mjera potrebnih za nesmetano obavljanje poslova, ispunjavanje obveza u skladu s ovim zakonom i drugim energetskim zakonima, i članak 8. koji definira da je agencija odgovorna za svoj rad jedino Hrvatskom saboru, i ti su članci u prijedlogu ovog zakona i ne mijenjaju, ponajviše sumnje u neovisnost rada agencije u bilokojem političkom tijelu pa i u Vladi, izaziva postojeći članak 36. koji govori da nadzor nad radom agencije provodi ministarstvo i postojeći članak 7. stavak 5. kojim se definira da suglasnost na statut agencije daje Vlada. Predloženim zakonom takva formulacija nadzora ministarstva nad radom agencije se briše a agencija je jedino dužna jedanput godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu kao što je to uostalom radila i do sada u smislu postojećeg članka 33. koji se u prijedlogu ovog zakona ne mijenja i predlaže se da suglasnost nad statut agencije umjesto Vlade daje Hrvatski sabor. Također se predlaže donošenje posebnog pravilnika kojim se utvrđuju uvjeti koji moraju ispunjavati stručni voditelji te njihova prava, dužnosti i odgovornosti a to je prema postojećem zakonu bilo definirano statutom agencije. Proces širenja tržišta energije i regulacije energetskih djelatnost prisiljava agenciju da u svom radu osim od energetskih subjekata zatraži podatke, izvješća i druge potrebne dokumente koji su nužni za obavljanje poslova iz nadležnosti agencije i od fizičkih i pravnih osoba koje imaju neki kontakt sa energijom. Stoga se člankom 6. predlaže u članku 35. stavku 1. riječi „energetskih subjekata“ zamijeniti riječima „svake fizičke i/ili pravne osobe“ U tom smislu mijenja se i stavak 3 pa evo, predlažem predlagatelju da razmotri do drugog čitanja i u stavku 4. istog članka 35. riječi „energetskog subjekta“ zamijeniti riječima „svake fizičke ili pravne osobe“ Nekako se nameće kao logično kada predlažemo da člankom 6. širimo ovlasti agencije na sve pravne i fizičke osobe koje imaju neki kontakt sa energijom, da onda i obveze a ne agencije u smislu tog istog postojećeg članka 35., proširimo na sve te pravne i fizičke osobe koje na neki način imaju kontakt sa energijom. Isto tako predlažem da u članku 14. predloženog zakona umjesto „Ministarstvo zaštite okoliša i energetike“ bude „Ministarstvo nadležno za energetiku.“ Predloženim člancima 7. do 11. predloženog zakona detaljno se definiraju ovlasti agencije u postupku nadzora kao i donošenja obvezujućih odluka u odnosu na fizičke i pravne osobe i izricanje učinkovitih razmjernih i odgovarajućih sankcija onima koji propuste djelovati u skladu sa svojim obvezama a sve na temelju utvrđenog činjeničnog stanja u postupku nadzora. Također je predloženo da je sud to neovisno tijelo kojemu stranka na koju utječe odluka nacionalnog regulatora odnosno agencije, ima pravo podnijeti žalbu ili tužbu. Do sada je u određenim predmetima kao drugostupanjsko tijelo bilo definirano ministarstvo. Usvajanjem ovog prijedloga zakona poslije 17 g. dolazimo do toga da od onog početnog Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti od 5 članova koje je bilo ovisno o Institutu Hrvoje Požar jer mu je institut odrađivao stručni dio poslova, dolazimo do regulatorne agencije koja u svom radu postaje praktički potpuno neovisna od Vlade Rh i ministarstva nadležnog za energetiku. Nadzor nad radom HERA-e ima jedino i samo Hrvatski sabor odnosno zastupnici, kako to neki naši kolege vole reći, direktno birani od naroda, a o odlukama HERA-e jedino i samo odlučuju sudovi. Sad ako nakon ove kronologije koju sam iznio se prisjetimo malo 2001. g. još, onda smo praktički imali situaciju da oni koji su htjeli ugraditi na svoje krovove kolektore i proizvoditi električnu energiju, u tom trenutku nisu imali ni model ni način nit je HEP znao šta bi s njima napravio da tu energiju koju oni proizvode u nekom trenutku i preuzmu u sustav. Danas praktički imamo gotovo u svakom naselju nekog našeg građanina, kupca, neki poslovni objekt koji je i u jedno osim što je kupac i proizvođač električne energije. I u ovih ustvari 17 g. je građena institucija HERA-e a da je teško izgraditi neovisnu instituciju, pokazalo se ustvari kroz današnju raspravu na Odboru za gospodarstvo gdje se odmah postavilo pitanje a tko će sad tu HERA-u nadzirat? S jedne strane želimo imati institucije koje su samostalne, neovisne, koje funkcioniraju, donose svoje odluke neovisno i o Vladi, jer nam je to nužno za regulaciju, a s druge strane se pitamo e šta sad, kako će funkcionirat ta ustanova kad ju Vlada ne nadzire. To je to stalno pitanje, ja mislim da si ponekad i mi političari uzimamo za pravo da mi možemo o svemu odlučivati a trebamo nekad napraviti takav sustav da sustav može funkcionirati potpuno ispravo neovisno od naših odluka i da ujedno može i nas kontrolirati u funkcioniranju. Stoga nakon ove rasprave mogu još samo konstatirati da Klub HDZ-a podržava daljnje izgrađivanje energetske regulatorne agencije kao neovisne institucije i stoga će naravno podržati ovaj Prijedlog Zakona. Zahvaljujem. Nemamo replika pa idemo sada na pojedinačnu raspravu. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, mi znamo da postoje značajne potrebe RH za električnom energijom i poznati su nam podaci statistički odnosno iz godišnjih izvještaja da HEP ostvaruje već nekoliko godina između 1,5 i 2 milijarde pa čak i više kuna neto dobiti i postavlja se pitanje zašto nije iskorišten značajan dio takve dobiti u kapitalne investicije kako u izgradnju novih hidroelektrana, tako i u izgradnju obnovljivih izvora energije. Ono što javnost slabo zna jest da HEP nije izgradio niti jednu vjetroelektranu. Ponavljam, nije izgradio ni uložio u izgradnju niti jedne vjetroelektrane. Pa očito su postojale već dogovori dvije stranke koje su vladale Hrvatskom da je to stranački biznis i da energiju vjetra treba koristiti na taj način i da je to maltene zabranjeno područje za investicije drugih subjekata. Proizvodnja električne energije iz vjetroelektrana je sa 0,5% porasla na 9% u 2016. godini i ovo jedno područje trebalo bi i mora se rasvjetliti hrvatskoj javnosti. Ono što je također posebno važno, između 2010. i 2016. godine cijene energije vjetra mijenjale su se 15 puta. Molim vas odgovorite vi iz Hrvatske energetske regulatorne agencije zašto jer ako regulirate ovo tržište, onda morate objasniti javnosti zašto je toliko puta mijenjana cijena električne energije proizvedene iz vjetroelektrana, koje je to u interesu, a sigurno nije u interesu građana RH jer mi ionako plaćamo skupu struju. Ono što također treba ovdje reći jer treba voditi argumentirane rasprave, mi smo ozbiljni ljudi, ne treba prodavati jeftini populizam jer samo ozbiljni i iskusni ljudi sa znanjem mogu ovu zemlju izvući iz krize i okrenuti u pravom smjeru. Treba postaviti pitanje zašto je ta cijena proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana 3 puta veća od prosječne cijene električne energije koja se kupuje prema tržištima u Mađarskoj, Sloveniji, burzama električne energije. Naravno, vi ćete reći zbog toga što je ta proizvodnja skuplja itd., ja kao ekonomist to razumijem. I mi vidimo kao nigdje rijetko gdje da su investicije u RH uspjele kao u segmentu vjetroelektrana. To je taj krovni kapitalizam, znači prvo uzmete koncesije, imate cijenu zagarantiranu u stvari koju očito taj interesna skupina definira, predlaže i definira, a onda svi mi kao građani potrošači moramo sve to skupa plaćati. A državna kompanija kao HEP koja ima slobodnih novčanih sredstva znači, proteklih godina to su milijarde, nije zamislite izgradila ni investirala niti u jednu vjetroelektranu. Ovdje vidljivo iz aviona da stvari ne funkcioniraju, da su očito neki drugi interesi u pitanju i zato su potpisani ugovori potipisivani takvi kakvi jesu i onda se nama kaže, kao što je bilo prije godinu dana kad je bila velika gužva oko toga, e pa ne možemo ništa mijenjati jer ugovor je ugovor, on se ne može mijenjati. Sve to skupa govori, uvažene kolegice i kolege, da ovaj segment tržišta električne energije, da je on dakle, protkan i prožet različitim interesima, da se ne ostvaruju investicije u korist šireg gospodarstva. Riječ je o tome da su to kapitalno intenzivne investicije koje malo zapošljavaju ljudi. Međutim, očito se dobro zarađuje. Izvještaj o kojima mi ovdje raspravljamo iz godine u godinu vidite, oni ne daju odgovore na takva pitanja. Diskusije koje se ovdje vode ne problematiziraju stvari, ova pitanja na taj način. Mi moramo demokratizirati proizvodnju električne energije, a tamo da netko napravi, stavi neke solare da sam proizvodi, e to ne može vidite. To ne može. Zašto naši poljoprivrednici ne mogu proizvoditi na farmama svojim, vidite to je problem. Odite po Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Italiji, tog ćete vidjeti hrpe tih solara. Međutim, vidimo to je samo jedno od područja u RH za koje vidimo da ne funkcionira, da je sve okrenuto naopačke. Ali ponavljam, kada su u pitanju neki drugi interesi, to vidite, izvrsno funkcionira. To odlično funkcionira, tu investicije idu, a trpi opći nacionalni interes kada je u pitanju gospodarstvo RH. Prema tome, postavljam pitanje predstavnicima HERA-e koliko su oni slobodni u preispitivanju ovakvih stvari koji navodim, a koliko moraju šutjeti ili se ne baviti time, je li ovaj posao sa vjetroelektranama, je li to tipični stranački posao i da li je već tada postignuta, jesu li tada već udareni temelji velike koalicije kao biznis obje stranke u ovom poslu, jer vidimo da se slažu kada su u pitanju ovakve teme, financije, energija itd. Evo, želim i šaljem poruku ovoj HERI, odnosno, predstavnicima, vi ste imenovani od strane Sabora, da štitite interese građana RH i molim vas odgovore na ova pitanja ili pismeno ili dakle, najbolje pismeno u jednom primjerenom roku. Hvala predsjedniče Sabora, pa javio sam se za repliku, kada ste rekli da HEP već godinama ima dobit a nije ulagao ni u jedan ozbiljni kapitalni objekt za proizvodnju el. energije. Pa moje mišljenje da ustvari nije ulagao, zato što svaki objekt koji se pripremi, netko se nađe pametan tko kaže to ne valja iz tog i tog razloga i tako mi ustvari vrtimo priču od jednog do drugog objekta, a nikako da krenemo u izgradnju nečega, jer uvijek iz nekog razloga taj objekt nekome smeta. Imali smo 2011. g. praktički potpuno pripremljen objekt Hidroelektrane Ombla, onda je došla sljedeća vlada, koja ga je jednostavno obustavila, a za taj objekt su bili pripremljeni već i krediti. Praktički smo imali štetu zbog toga što smo osigurali kredite i sve ono što je ulagano godinama u taj projekt je na kraju propalo.

Uvaženi kolega Totgergeli, poznata su mi ta objašnjenja zašto HEP nije investirao u projekte, u energetskom sektoru, međutim, postavite sebi pitanje, zašto se nitko nije bunio da je onom brdu ili na onim brdima kada su građani vjetroelektrane, da je to išlo sve tako glatko. Mi znamo koje probleme donosi izgradnja vjetroelektrana kada je riječ o pticama, kada je riječ o budi koju stvara, kada je riječ o sigurnosti zračnog prometa itd. Međutim, nikada nisam primijetio da je netko digao glas. Sve to skupa nisu pravi razlozi da se postavlja ova pitanja. Znači ako nisu mogli graditi termoelektrana zbog toga i toga ili hidroelektranu zbog određenog razloga, postavljam pitanje, zašto nisu izgradili niti jednu vjetroelektranom, a tamo vidite išlo je sve bez problema. Ovime smo došli do kraja rasprave, više se nitko nije javio, pa prelazimo onda na završno obraćanje u ime predlagatelja, poštovani Ivo Milatić, izvolite. U nekoliko rečenica, vidim da u stvari podržavate ovaj zakon jer je jasno da taj zakon ide u pravcu totalne neovisnosti agencije koja se zove HERA kod nas. Ono što imam za reći, agenciju kao što je ovdje rečeno, čine ljudi, a te ljude imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Znači onaj subjekt koji je apsolutno kompetentan da govori i da utječe na rad te agencije je Hrvatski sabor i jasno da je ovim zakonom to itekako omogućeno i da je to ono što intencija i zakonodavstva i europskog i hrvatskog. U međuvremenu sam doznao na vaše pitanje uvaženog zastupnika u vezi nazora, bili su 2 nazora i to na temu obnovljiv ih izvora energije u tijeku ovog razdoblju kojeg ste vi pitali od strane ministarstva. A uvaženom zastupniku Lovrinoviću, bi samo rekao da ustvari vaša rasprava i nije ustvari za današnji zakon, nego za zakon koji će vrlo brzo doći na klupe ovog cijenjenog Doma, a to je Zakon o obnovljenim izvorima energije i visoku učinkovitu kogeneraciju. Isto ustvari, cijelo vrijeme, na tu temu raspravljali. Ono što ministarstvo a naći vlada je dužna napraviti, to ćemo što se nas tiče raditi što je moguće bolje i efikasnije, a to je proizvoditi što je moguće bolje zakonske prijedloge koje ćete vi usvajati, da bi HERA po njima mogla što bolje, efikasnije i neovisnije raditi i da bi bilo što manje prijepora u javnosti. Imamo 3 replike, prvi je kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo državni tajniče, mislim da je sam prijedlog zakona, kao takav usklađivanje s regulativama EU, na kraju, ja vidim iz ove rasprave, ovdje, a to je bilo evidentno i ranije, da neće biti nikakvih zaprečnih stajališta oko prijedloga koji ide u neovisnost, ali onda dođemo do toga, zašto ovaj zakon, ako je već usklađivanja, ako znamo da smo neusklađenost nismo imali po i pod pritiskom Europske komisije, zašto nije išao na žurnu raspravu, znači da imamo kroz jedno čitanje, hitna procedura da bude.

Gospodine državni tajniče, neovisno s regulatornih agencija, u onom trenutku kad su se one osnivale, bila u tome, da imaju financijsku posebnu poziciju i da odgovornost za svoj rad podnose ovdje u ovom Visokom domu. Vlada može dati svoje mišljenje na to izvješće. Međutim, i žao mi je što to danas nije ovdje spomenuto, 2013. g. mislim da je to bilo, zbog uljepšavanje slike u proračun, u proračun HERA-e je ugrađen u proračun Ministarstva gospodarstva. Tada je 650 milijuna, koliko je bio proračun HERA-e stavljen na poziciju Ministarstva gospodarstva, da bi deficit državnog proračuna izgledao ljepše. Prema tome ako govorimo i to je jedan od razloga zašto je Europska komisija dala negativno mišljenje oko neovisnosti. Jer ako govorimo o neovisnosti onda onaj tko regulira ponašanje onog tko pruža usluge ko kupuje usluge, ima određena financijska sredstva može o njima raspolagati na način kako je to zakonom propisano, a odluku o tome kako su radile i kako su s tim raspolagali donosi ovaj Visoki dom, tj. saborski zastupnici. Želite li odgovor? Izvolite. hvala lijepa. Čuli smo sada da HERA to je ozbiljan jedan prigovor nije ni financijski ovisna, a netko tko nije financijski ovisan onda uistinu se postavlja pitanje može li uopće biti ovisan. Vi ste ovdje maloprije rekli da tamo vodstvo imenuje Hrvatski sabor, vi dobro znate da vladajuća politika i vladajuća koalicija određuje ljude koji će voditi određene segmente pa tako i HERA-u.

Prema tome, vi očito niste neovisni i to se mora promijeniti. Uvaženi zastupniče, prvo vi se cijelo vrijeme nama obraćate kao HERA, a mi smo predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike odnosno Vlade. I ne bih se složio s vama da HERA nije neovisna zato što se financira iz državnog proračuna, to je apsolutno nije točno. HERA je neovisna zato što postoji zakon koji joj daje neovisnost na način kako se financira opet postoji zakon po kojem se financiran i kako i na koji način troši tako da bi je definitivno i ne možemo osporavati nijednoj većini da parlament te iste većine imenuje ljude u HERA-i jer onda postavljamo pitanje Ustava i temeljnih zakona što se ne možemo nikako složiti. Ovime smo stigli do kraja rasprave, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Prije prelaska na drugu točku pozdravimo svi zajedno učenice i učenike i njihove nastavnike Osnovne škole Tin Ujević iz Osijeka.

Zakon o tržištu električne energije iz 2013. i izmjene 2015. donesen je u sklopu 3. paketa energetskog zakonodavstva EU kojim RH usklađuje svoje energetsko zakonodavstvo s propisima EU. Zakonom o tržištu električne energije se uređuju pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu električnom energijom te za trgovinu električnom energijom i organiziranje električne energije kao dijela elektroenergetskog tržišta EU. Nadalje, utvrđuju se pravila koja se odnose na zaštiti krajnjih kupaca, organiziranje i funkcioniranje elektroenergetskog sektora, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca električne energije, a koja uključuju prava krajnjih kupaca, odvojeno vođenje poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa mreži i načela uzajamnosti i prekogranični prijenos električne energije. Pismo službene obavijesti i za ovaj zakon Europska komisija nas je obavijestila o kršenju svih onih direktiva koje sam spomenuo i za prethodni zakon kojeg smo maloprije imali priliku ovdje raspravljati. S obzirom da je EU u procesu nadopune 3. elektroenergetskog paketa s provedbenim propisima intenzivno i kontinuirano nadzire nacionalno zakonodavstvo i provedbu postojeće regulative, ona je po službenoj dužnosti pokrenula istragu o prenošenju odrednica kojima se utvrđuje tržište električne energije u hrvatsko zakonodavstvo te je skrenula pozornost na nepravilnosti koje se odnose na certificiranje operatora prijenosnog sustava koje je u vezi s trećim zemljama, na nepravilnosti koje se odnose na određene zadatke operatora prijenosnog sustava za električnu energiju. Također je ukazala na nepravilnosti koje se odnose na zahtjev o povjerljivosti podataka za operatore prijenosnog sustava i njihove vlasnike i na nepravilnosti koje se odnose na odrednice koje se tiču neovisnosti uprave operatora sustava koje uključuje pravo prigovora regulatornom tijelu. Ova pitanja su uređena prijedlogom izmjena i dopuna zakona na način da se otklone uočene nepravilnosti pa se tako mijenja obuhvat pojma 3. zemlje u smislu certificiranja operatora prijenosnih sustava te certificiranje moraju proći i tvrtke koje dolaze iz zemalja članica Energetske zajednice. Propisuje se obveza zaštitne klauzule povjerljivosti podataka koje operator prijenosnog sustava i svaki vlasnik prijenosnog sustava dobiva tijekom obavljanja svojih djelatnosti i koja sprečava da se informacije o vlastitim djelatnostima koje mogu biti komercijalne korisne otkriju na diskriminirajući način. Operator prijenosnog sustava dužan je izraditi i objaviti pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava uz ishođenu suglasnost agencije, a ne samo imati pravila za prekogranične vodove kako je to bilo do sada propisano. Agencija postaje jedino nadležno tijelo za davanje ili odobravanje suglasnosti na pravila koje donosi operator prijenosnog sustava. Među dopunama se nalazi i odrednica koja proizvođaču električne energije za potrebe crpnog pumpnog rada reverzibilne hidroelektrane omogućuje nabavu električne energije na veleprodajnom tržištu. To je odrednica nužna za konkurentnu ponudu usluga na elektroenergetskom tržištu, a posebice u intervalima kada se u rezervama samoga sustava ublažuju nagli poremećaji. U cilju jačanja tržišta i administrativnog rasterećenje opskrbljivača, opskrbljivač može imati potpisan ugovor samo sa operaterom distribucijskog sustava, ali i ne sa operaterom prijenosnog sustava za kupce iz kategorije kućanstva. Ovime se smanjuje novčana obveza opskrbljivača s obzirom da ne mora imati dva instrumenta osiguranja plaćanja za ODS i za HROPS, već je dovoljno samo jedan. Također će se bez dodatnih procedura dosadašnji ugovorni odnosi između ovih sudionika moći riješiti nadopunom postojećeg ugovora. Izmjenama je obuhvaćeno i veće pravo kupaca kada su u pitanju računi koje dobivaju za potrošenu električnu energiju. Posebno se naglašava obveza opskrbljivača za izdavanje jedinstvenog računa samo krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva. Time se plaćanjem izabranom opskrbljivaču plaćaju i sve naknade prema operateru distribucijskog i prijenosnog sustava koje su uključene u jedinstveni iznos. Što se tiče ostalih kategorija krajnjih kupaca, moguće je izdavanje jednog ili dva računa. Ako se radi o dva računa, jedan se plaća opskrbljivaču, a drugi kao i do sada operatoru sustava. Račun izdan od opskrbljivača pokriva troškove opskrbe energijom i sva davanja, dok drugi račun pokriva sukladno tarifnim sustavima mrežarinu za prijenos i distribuciju kod kupaca na distributivnoj mreži. U skladu s ovim promjenama određuje se i najmanji sadržaj ugovora o međusobnim odnosima između operatora prijenosnog i distribucijskog sustava. Osim navedenog, zakon jasno propisuje i prava članova uprave, operatora prijenosa sustava na izjavljivanje prigovora agenciji vezano uz kvalitetno obavljanje poslova iz njihove nadležnosti. Kolega Vešligaj izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa samo jedno kratko pitanje, s obzirom na rast cijene energenata, zanima nas kakve se cijene struje očekuju i koji će biti odgovor? Znam da niste vi regulator, vi ste predstavnici Ministarstva okoliša, ali vjerujem da mi možete odgovoriti da se ti efekti barem nekako ublaže jer svjedoci smo popriličnoga povećanja cijena na burzi energenata.

Što se nas tiče mi radimo sve da se svi zakonski i podzakonski akti predlažu i donose u smislu da se svi dodatni i eventualni troškovi koji se pojavljuju u konačnoj cijeni struje, što je moguće smanjuju. A osnovni problem oko tržišne cijene struje, jasno da to ne možemo na to direktno utjecati u momentu zato što je i vama poznato da je struja u Hrvatskoj liberizirana već dugi niz godina. Ali ono što imamo za reći kao ministarstvo, a to je da ćemo učiniti sve da se i kroz energentsku strategiju i kroz sve buduće zakonske propise stimulira proizvodnja električne energije u Hrvatskoj, tako da ne budemo izloženi udarima skupe struje u momentima kada se vršna opterećenja, a to je zadnjih godina isključivo postalo biti ljeto. Pošto odbori neće trenutno uzet riječ možemo otvorit raspravu. Prvi je u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista kolega Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo. Po ovoj točki možemo praktički nastaviti prethodnu raspravu i zapravo raspravljati prvenstveno tu o ulozi operatora prijenosnog sustava jer na neki način najviše se odnosi i na njih. I upravo ono što sam rekao, onaj problem koji je bio vezan gdje je HERA vršila pritisak na HOPS da dodaju oni dodatni 300 i nešto megawata da uđe u sustav, u biti prelazi tehnička ograničenja. Znači mi smo dozvolili da politika, svojom odlukom, zapravo derogira stručna tehnička stajališta koja su jasno pokazala da u Hrvatskoj na svaki megawat vjetroelektrana mora doći jedan megawat bazne energije koja će uravnotežiti sustav. Ja bih vas samo podsjetio upravo u tome djelu što se događa? Ako ste malo pratili, onaj koji je možda pogledao to, izvješća o sudjelovanju vjetroelektrana svojom proizvodnjom, možda ćete primijetit da postoje određene anomalije. Događaju se dani čak koje i tijekom 24h gdje proizvodnja iz tih sustava približava se 0. U jednom trenutku čak je bilo i negativno, znači da su vjetroelektrane povlačile struju za vlastitu potrošnju. I sad kad mi uvodimo kroz ovakve sustave odluke vjetroelektrane, što se događa? mi nismo uspjeli uravnotežiti sustav, a s druge strane riskiramo il da imamo ovako negativne posljedice ili da imamo moguće zagušenje sustava. A troškove svega toga, ulaganja koje nastaju snosimo svi mi skupa i radi toga je upravo uloga operatora prijenosnog sustava izrazito bitna i ona se ovim prijedlogom razmatra. Reći ću vam samo jedno da bi se svaki megawat koji bi dolazio vjetroelektrana u naš sustav ušao neometano da ne stvara problem, to zahtijeva otprilike, procjenjuj se 150 000 eura ulaganja u prijenosni sustav, koji mi nismo izvršili. Nismo izvršili ni rješenje oko bazne energije, bilo je sad i u prethodnoj raspravi zašto, gdje su zastali naši projekti, zastali su na Perućama, zastali su na uvođenju konvencijalnih izvora pod obnovljive izvore, nemojte zaboraviti da ni jedan plinski sustav neće ući u proizvodnju sam po sebi, ako nema potpomognutu poticajnu cijenu proizvodnje, koju plaćamo svi mi skupa. Sada nam se to događa da imamo u Zagrebu takav sustav, koji značajno plačemo. Namjera je bila da takav sustav imamo i u Osijeku, da to bude 450 megawata, kojega opet mi moramo subvencionirati. Na Perući, cijeneći sve napore ljudi koje žele zaštiti tamo, okoliš, ne radi se uopće o hidroelektrani, radi se opet o pliskom jednom sustavu, koji opet zahtjeva poticanje, jer bi ušao u sustav potpora. I mi cijelo vrijeme vodimo bitku, upravo na tim relacijama, namjeri, želji pojedinaca, grupa, pritiskom na naše regulatore na sustave koji trebaju biti neovisni, koji bi trebali biti stručni, da moraju prihvatiti sve ono što nekome padne na pamet, a da što manje iziđe iz njihovih riječi, iz njihovih usta, riječi koje označuju da je to štetno za hrvatski sustav, da je to štetno za hrvatske građane i da cijenu toga svi mi moramo plaćati.

A, gdje jasno je rečeno da operator prijenosa sustava, treba izraditi pravila za upravljanje zagušenje unutar Hrvatskog elektroenergetskog sustava, međutim, nameće se još jedna obveza, a to je prethodna suglasnost HERA-e. Znači prethodna suglasnost, one ustanove, koja je ako se sjećamo u onome vremenu vršila isto tako pritisak, da se s onim 400 megawata, što je bilo neko ograničenje, poveća na 744 da svi sustavi uđu u pogon, iako su tvrdili da tehnički postoji poteškoće, tehnički postoje ograničenja. I ono što je dodatno čl. 30 A gdje agencija može zahtijevati izmjene i dopune. Znači, ne operator, koji utvrdi stvarnu problematiku i kao takvu predlaže, nego HERA daje nalog da se nešto izmjeni. Onda se pitamo, koji je smisao postojanja operatora prijenosa sustava, ako će im netko opet nametnuti pravila, pravila koja su nam i u ovom prethodnom vremenu donijela problem i trošak sada, a još dodatni trošak u bližoj budućnosti. je predlagatelj zapravo ozakonio postupanje koje smo se već uvjerili da je imalo negativne posljedice. Trebamo se vratiti upravo na stručne studije razmatranja i da imamo, neovisnu, kvalitetnu studiju koja će pokazati stvarne učinke ulaska u sustav prvenstveno obnovljivih izvora energije, što je potrebno kao preduvjete stvoriti, kako će se to odraziti na troškove cijelog sustava, ne samo na proizvoljnu cijenu energije, nego isto tako i na njen transport, kako možemo odgovoriti na pitanje koje je postavilo i gospodarska komora, dal netko može kod nas proizvoditi el. energiju iz obnovljivog, ako ima kupca u inozemstvu. Koji su preduvjeti za to? Da li je to tehnički moguće, kako se događa?

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, imamo još jedan zakon, tzv. energetski zakon pred nama. Ovaj postojeći zakon o tržištu el. energije, kao što je to već državni tajnik rekao donesen je 2013. g. u sklopu trećeg paketa zakona, gdje je RH usklađivala svoje energetsko zakonodavstvo s propisima EU. A onda već 18. rujna te iste 2015. u Hrvatskom saboru, donesene su značajne izmjene i dopune zakona u odnosu na zakon iz 2013. g. Ove sada izmjene predlagatelj je pokrenuo, prije svega, temeljem mišljenja komisije, da su nepravilno prenesene u hrvatski pravni poredak, odrednice vezane uz certificiranje operatora prijenosnog sustava, koje je u vezi s trećim zemljama, odrednice koje se odnose na zahtjev u vezi povjerljivosti podataka za operatora prijenosnog sustava i njegove vlasnike, kao i one odrednice koje se odnose na neovisnost uprave operatora sustava, koja uključuje pravo žalbe regulatornom tijelu. Člankom 2. predloženog zakona, ugrađuje se zaštitna klauzula o osjetljivosti, odnosno povjerljivosti podataka koje operator prijenosnog sustava i svaki vlasnik prijenosnog sustava dobiva tijekom obavljanja svoje djelatnosti i koja sprječava da se informacije o vlastitim djelatnostima koje mogu biti komercijalno korisne otkriju na diskriminacijski način. Postojeći članak 10. kojim se definira proizvodnja električne energije nadopunjava se stavcima gdje se definira da proizvođač električne energije na obračunskom jednom mjestu reverzibilne hidroelektrane za potrebe crpnog rada može nabavljati električnu energiju na veleprodajnom tržištu. U ovom prijedlogu zakona predloženim člankom 4., ako sam ja to dobro shvatio jedino što se mijenja u postojećem članku 19. je da neovisni operator prijenosa umjesto da dostavlja agenciji na suglasnost sve komercijalne i financijske ugovore sa vertikalno integriranim subjektom on ih dostavlja na prethodnu suglasnost što meni ovako na prvu djeluje da je to ustvari potpuno isto, ali mogu dopustiti da kod samog čitanja se stvara dojam da je operator prijenosnog sustava više neovisan od vertikalno integriranog subjekta ako agenciji nešto daje na prethodnu suglasnost a ne na suglasnost. Odnosno da se stvara dojam da je nešto jača pozicija HERA-e ako se usvoji ova predložena formulacija. U postojećem članku 20. koji definira neovisnost osoblja i članova uprave HOPS-a daje se mogućnost agenciji tj. HERA-i da ospori imenovanje članova uprave, odnosno uvjete ugovora sa članovima uprave kao i u slučajevima prijevremenog prekida mandata. To je definirano u zakonu još 2013. godine. Izmjenama iz 2015. taj članak 20. se nije mijenjao. Međutim, nije baš jasno što ako nadzorni odbor ustraje u svom naumu a HERA u svom tko je onda nadležan. Moglo bi se to protumačiti da je nadležno ministarstvo, nadležno za energetiku jer je ono ustvari definirano u nekim postupcima kao drugostupanjsko tijelo za odluke HERA-e. Predloženim izmjenama to je jasnije definirano. Za članove uprave u slučajevima prijevremenog prekida mandata predlaže se da oni imaju prav žalbe HERA-i, a na odluke HERA-e definira se mogućnost pokretanja upravnog spora. Što znači recimo u ovom slučaju nadzorni odbor može onda pokrenuti upravni spor protiv HERA-e. Postojećim člankom 30 taksativno je pobrojano u 54 točke što su sve dužnosti operatora prijenosnog sustava a ovim izmjenama dodaje se i obveza izrade i objave pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava uključujući spojene vodove uz ishođenje prethodne suglasnosti HERA-e. Postojećim člankom 31. definirano je da operator prijenosnog sustava donosi pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava uz prethodnu suglasnost operatora tržišta i agencije. Predloženim člankom 8. želi se ojačati HERA te ovlasti da se bez njene suglasnosti ne mogu donositi pravila operatora. Definira se ustvari da sudionici tržišta sa javnim ovlastima poput operatora tržišta energije daju stručna mišljenja na pravila operatora ali jedina je agencija ta koja daje, odnosno uskraćuje suglasnost. Iz direktive proizlazi dakle obveza da operator prijenosnog sustava treba biti jedini subjekt koji donosi pravila a agencija jedino nadležno tijelo koje ih odobrava. Predloženim člankom 9. stavkom 2. mislim da je vrlo pozitivno što se predlaže u cilju jačanja tržišta i administrativnog rasterećenja opskrbljivača mogućnost da opskrbljivač može za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo imati potpisan ugovor samo s operatorom distribucijskog sustava a ne i sa operatorom prijenosnog sustava. Na taj način se smanjuje novčana obveza opskrbljivača s obzirom da ne moraju imati dva instrumenta osiguranja plaća već je dovoljno samo jedan. Isto tako mislim da je dobro što se predlaže za kupce koji su priključeni na distribucijsku mrežu a nemaju jedinstveni račun da tada račun kojega izdaje operator distribucijskog sustava sadrži naknadu i za korištenje prijenosne i distribucijske mreže. U tom slučaju HEP i HEP ODS međusobna plaćanja uređuju ugovorom o međusobnim odnosima. Ono što mislim da možda do drugog čitanja se može još razmotriti a to je ova odrednica koja se predlaže u postojećem članku 46. stavak 11. gdje sada prema važećem zakonu svaki opskrbljivač mora svojim krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo ali i ostalim kupcima na niskom naponu izdavati jedinstveni račun. Sada se predlaže da kućanstvo i dalje ostaje na jedinstvenom računu a svi kupci ostali što su uglavnom mali poduzetnici, dakle tu se uglavnom radi o nekim lokalima, dućanima i slično jer i u toj kategoriji poduzetništva najveći je broj poduzetnika ustvari na niskom naponu da se sada njima može izdavati jedinstveni račun. Možda je to čak i vrlo slično jer opskrbljivači kako bi zadržali već ono što nude kupcima a vjerojatno će se truditi i dalje zadržati jedinstveni račun i za kupce poduzetništva ali tu se onda i nameće taj odnosno između opskrbljivača i HEP ODS-a, hoće li HEP ODS forsirati da on sam izdaje račun za mrežarinu u odnosu na opskrbljivače. Pa evo mislim da to još možda do drugog čitanja razmotriti da li ostaviti formulaciju koja je u trenutno važećem zakonu ili ovu koju ste predložili. I za kraj još dio prijedloga koji je bio u okviru javnog savjetovanja, s obzirom da je prilikom toga bilo zamišljeno da će ovaj zakon ići po hitnom postupku i da će to biti konačni prijedlog zakona mnogi prijedlozi su u komentarima obrazloženja je navedeno da će se razmotriti za sljedeće izmjene jer dolazi upravo od onih koji sudjeluju u procesu i nailaze na neke probleme. Pa evo sad pošto je prilika i odustalo se od hitnog postupka, ide u redovnu proceduru, imamo prvo i drugo čitanje, da između ovog prvog i drugog čitanja još jednom možda razmotrite sve te prijedloge koji su bili u javnoj raspravi i za drugo čitanje ih jednim dijelom i uvažite. Završili smo s raspravama u ime klubova zastupnika i zastupnica. Sljedeća rasprava je pojedinačna rasprava. Kolega Ivan Lovrinović, izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče.

Vidite, kada dolaze upute iz Brisela u Saboru se brzo raspravlja, brzo se stvari mijenjaju, zakon se brzo mijenja, a kada treba nešto učiniti zbog naših potreba i realnih problema, onda takve promjene zakona ili rijetko dolaze ili se uopće ne stavljaju na dnevni red. Želim iskoristiti prigodu rasprave o ovom tržištu energije u Hrvatskoj i upozoriti zastupnice i zastupnike, hrvatsku javnost, da je Hrvatska postala energetski ugrožena jer se sve manje investira u proizvodnje električne energije, a podaci pokazuju da potrošnja iz godine u godinu raste. Dakle, energetski smo ugroženi. Pa prema tome stanje sigurnosti opskrbe električnom energijom morala bi podnositi Ministarstvo energetike i zaštite okoliša i to svake godine kada izvještava ovaj Sabor i javnost, a prema zakonu, znači postojećem Zakonu o energiji, članku 27. Ministarstvo je to dužno i učiniti, s tim da je dužno kod tih izvještaja davati procjene, raditi bilance proizvodnje i potrošnje energije za 5 do 15 godina unaprijed. Mi sad imamo izvještaj koji govore o tome što je bilo prošle godine, zamislite. Dakle ovdje se uopće ne gleda naprijed niti jednu godinu, a kamoli 5 do 15 godina, ali se samo izvještava javnost o tome što je bilo u prošloj godini.

Da je ovo točno i da zaista treba upozoriti javnost na ozbiljne probleme, pokazuju i podaci da će do 2023. godine, očekuje se izlazak iz pogona preko 1160 megawata termoelektrana zbog direktive o zaštiti okoliša iz EU. Prema tome postavlja se pitanje kako ćemo nadoknaditi, znači nakon 2023. godine, kako ćemo nadoknaditi taj dio energije koji bude falio, koji ne budemo proizvodili? U tom kontekstu izlažemo se većoj ovisnosti o uvozu električne energije. U tom kontekstu ponovo se ispred stranke Promijenimo Hrvatsku zalažem za demokratizaciju izgradnje obnovljivih izvora energije, da se svakom građaninu, farmeru i svima, dopusti da sami proizvodimo električnu energiju, vidite, a mogu reći, a reći ću vrlo otvoreno, to se sistematski onemogućava, upravo da bi interesne skupine, interesni lobiji, osigurale sebi mjesto i područje prosperiteta i zarade, ajmo tako reći, privatizacijom mogućnosti proizvodnje električne energije. Mi smo svjedoci pokušaja privatizacije HEP-a proteklih godina, i sam sam sudjelovao 2015. godine i vrlo mi je drago da sam zajedno sa radničkim vijećem HEP-a uspio zaustaviti taj jedan opasan pokušaj privatizacije i sreća da je to zaista bilo tako jer je tadašnji ministar energetike, gospodin Vrdoljak, zaista imao ozbiljne namjere da to riješi pred sam izbor. Stranka Promijenimo Hrvatsku se zalaže da se zakonom onemogući privatizacija HEP-a, a maksimalni udio privatnog kapitala bude 10 do 15% Zašto? Pa zato da oni budu, jest da je to simbolično, ali da budu kao kamenčić u cipeli i da se može preispitivati i znati što se tamo događa. Kada govorimo o proizvodnji električne energije onda treba napomenuti da politički menadžment u HEP-u godinama proizvodi štetne posljedice za naš energetski sustav. Mi znamo kako se postavljaju tamo političke uprave, po kojim kriterijima, s druge strane mi vidimo da je HEP postao praktično državna firma kojom upravlja jedna stranka. Pazite, to je postalo strašno. To je posljedica politike koja se vodi proteklih godina, gdje se zbog koalicijskog mira i namirenja interesa žrtvuje energetska neovisnost, ne grade se potrebni energetski kapacitete, a onda vidimo da interesne skupine rade svoj posao. To treba već jednom spriječiti i prekinuti s takvim vođenjem politike. Ima još nešto štetno što ugrožava energetski sektor Hrvatske. Vidite u HEP-u koji svake godine, hvala Bogu ostvaruje značajnu dobit, što se događa? Značajan dio dobiti uzima Ministarstvo financija, odnosno država, umjesto da se taj novac iskoristi za izgradnju kapitalnih objekata, hidroelektrana, obnovljivih izvora energije u vlasništvu HEP-a, da bise cijene električne energije mogla znači spustiti, sniziti u interesu svih građana. Međutim, do toga ne dolazi. Na taj način Ministarstvo financija, uzimajući novac, ostvarenu dobit od javnih poduzeća, krpa državni proračun, pokazuje svima nama da je u suficitu, a mi vidimo da se to radi na štetu novih investicija u javnim poduzećima. I na kraju da zaključim da Vlada nema viziju razvoja energetskog sektora Hrvatske, vidimo da svak radi po svome, da prevladavaju interesne skupine i time se ugrožava energetska sigurnost. Kada se dignemo iz žablje perspektive u ptičju perspektivu i kada govorimo o liberalizaciji tržišta električne energije pa tako smo govorili o liberalizaciji bankarskog sektora, o liberalizaciji trgovine, o liberalizaciji tržišta teleoperatera, što smo na kraju dobili gospodo? Na kraju smo dobili to da imamo najskuplji signal, da imamo najviše kamatne stope, a ako se to dopusti da se napravi u energetskom sektoru onda smo ugroženi sa svih strana, onda ova država samo formalno postoji na papiru. Mi ćemo kao stranka Promijenimo Hrvatsku učiniti sve da se odupremo ovako jednoj privatizaciji svega i svačega, mi ćemo inzistirati na suverenosti, energetskoj suverenosti jer imamo potencijale od biomase, hidroenergije, obnovljivih izvora energije drugih pa prema tome zalažemo se i zalagat ćemo se da se na ovom segmentu provede prije svega demokratizacija mikroproizvođača. Imamo dvije replike. Izvolite. Uvaženi zastupniče Lovrinović. Pa evo mi ovakve dvije važne točke o energetskom sektoru uspijemo završiti za manje od dva sata. Čini se da će danas cijela sjednica biti gotova prije ručka pa se tu jasno vidi posljedica uvođenja novoga Poslovnika gdje se ustvari zastupnicima uskraćuje pravo i demotivira ih se da raspravljaju. Prije su šutili samo oni koji nisu dolazili na sjednice, a sada vidimo da moraju šutjeti i oni koji su do sada imali prilike govoriti jer jednostavno im je vrijeme za bilo kakvu diskusiju ograničeno. Evo javnost sada može vidjeti čija se prava uskraćuju i na koji način funkcionira jedna od najvažnijih institucija u RH koja predstavlja najviše zakonodavno tijelo. Poštovani kolega Bunjac, shvatio sam što hoćete reći. Kada je rasprava o važnim pitanjima kao što je energetska sigurnost, proizvodnja električne energije i potencijalno sniženje cijena, a ne stalno povećanje onda se ovo brzo završava, to ide brzo, ima podršku. Sve to govori da je Sabor potisnut u stranu. Mi nismo onaj vrh vlasti u RH, nama su nadređeni i Vlada, interesne skupine u ovom slučaju proizvođači energije, financijske institucije, prema tome sve se promijenilo.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa prvo konstatirali ste gospodine Lovrinović da je ugrožen elektroenergetski sustav RH što apsolutno nije točno i mislim da je to ovako populistički ste to iznijeli kao da će se sve srušiti sutra, a naravno da to uopće nije tako. Međutim, govorili ste i o tome da sve ide u smjeru da se cijene povećavaju. Danas na Odboru za gospodarstvo kojeg ste vi član upravo smo razgovarali sa gospodom iz ministarstva i konstatirano je da cijene i za kućanstva, pogotovo za poduzetništvo 2016., 2017. ustvari padaju. Vi doduše niste bili na odboru pa vjerojatno zato nemate tu informaciju. Isto tako kažete oko proizvodnje električne energije da se omogući bilo kome u bilo kom trenutku da može proizvoditi električnu energiju. I vi isto ako želite ugraditi bilo koji oblik za proizvodnju električne energije kod svoje kuće to u ovom trenutku možete i čak možete prodavati električnu energiju u ovom trenutku. Kolega Totgergeli, ja razumijem da ste vi član vladajuće koalicije i da branite stavove odnosno pa i ovaj zakon, prema tome ja sam iznio argumente da će do 2023. godine iz sustava morati izaći 1160 MW proizvodnje, to su termoelektrana kao prljavi proizvođači, niste ovdje naveli niti objasnili u povodu ovog zakona kako ćete to nadoknaditi. Nema investicija, jedina hidroelektrana napravljena od osnutka Hrvatske države ona je samo završena, to je samo je jedna napravljena hidroelektrana, pa prema tome o čemu mi govorimo. Nema investicija, mi smo energetski ugroženi, a za to vrijeme se nama pričaju priče o slobodnom tržištu električne energije, kako tu treba otvoriti konkurenciju itd., itd.

Zahvaljujem se na raspravi. Samo nekoliko riječi. Ovaj zakon osim što je predvidio usklađivanje sa direktivama i sa europskim zakonodavstvom u smislu ovih povreda donio je jednu novinu koju smo unijeli, a to je oko reverzibilnih elektrana. Tako da bi naša jedina reverzibilna elektrana radila što je moguće maksimalnim kapacitetom da se indirektno smanjuje uvoz odnosno ako i postoji nekakav uvoz da bude u smislu jeftinijih cijena, a kada naša proizvodnja bude da bude u smislu skupih cijena. Ono što je uvaženi kolega Totgergeli govorio u vezi ove mogućnosti što smo ostavili da može za prijenos i distribuciju, to smo stavili u zakon isključivo na temelju javne rasprave i zainteresirane javnosti, HUP-a i HGK gdje jednostavno velika većina subjekata ipak tražila da postoji opcija. Tako da između ostalog oni se mogu opredijeliti onako kako im bude recimo veći interes. A što se tiče građana, jasno da smo tu izrijekom rekli da mora tako da se građani ne maltretiraju sa dva računa nego da se to uvijek iskazuje u jednome računu. Ovo što ste spomenuli, uvaženi saborski zastupniče Lovrinović, u vezi ovog čl. 27. o energiji, to stoji. Eto, dozvolite da nas je sastavio veliki posao i da iz područja energetike više od 10 zakona u godinu dana, to morate i sami priznati da nije baš jednostavno sve napraviti, tako da ćemo i u tom dijelu postupiti sukladno zakonu, a i ono što ste spominjali u smislu solara i svega ostaloga, opet se vraćate na temu Zakona o obnovljivim izvorima energije, tvrdite da Vlada nema viziju energetskog razvoja, ima. I to ćete skoro i vidjeti kada se iz Zakona o obnovljivim izvorima energije izmjene donese, kada se donesu adekvatne uredbe i adekvatni pravilnici itekako ćete vidjeti da idemo u jednom pravcu koji neće biti ovo što govorite, u pravcu bilo kakvih nekakvih tzv. lobija, stranaka i svega ostalog. Biti će u pravcu toga što vi govorite, to je sigurno. Već sada hrvatski građani mogu stavljati svoje solare na svoje kuće u smislu da proizvode u veličini svoje potrošnje, ali se s vama slažem da treba donijeti još dodatne određene poticaje kao bi fizibilnost takvih projekata hrvatskim građanima bila isplativa i budite uvjereni da ćemo to vrlo brzo donijeti jer smo svjesni toga koliki je potencijal u solarima u RH i to će sigurno biti bar što se tiče nas iz Ministarstva, takav će prijedlozi biti. Jasno, oni se moraju u javnoj raspravi i kasnije zakonskom procedurom usvojiti.

Hvala državnom tajniku. Imamo tri replike. Prvi, kolega Bunjac, izvolite.

Naime, evo vidimo da su svi došli na red, Rusi, Amerikanci, ne znam, prijatelji premijera i predsjednice, jedino državna tvrtka ne može naplatiti svoje dugove što mi doista nije jasno s obzirom da je država direktno uključena u rješavanje ovoga problema, pa bih htio da odgovorite hrvatskim građanima ukoliko ne dođe do naplate tih dugovanja, a vjerojatno neće jer dakle, ništa ne činite, da li će opet te dugove morati platiti krajnji potrošači, što znači kućanstva hrvatskih građana, a mislim da to doista ne bi bilo dobro tim prije jer cijelo vrijeme govorite da afera Agrokor neće Hrvatsku koštati niti jedne-jedine lipe. Ovo je rasprava o Zakonu o tržištu električne energije i vi ste jasno, kao i obično došli na Agrokor, a što ste tiče računa i dugova HEP-a prema Agrokoru, HEP će ih riješiti na isti način kao i svi oni ostali koji su temeljem zakona prijavili svoja potraživanja i dugovanja prema Agrokoru.

To je ljudski. Ovdje uvijek tko god dolazi, on tjera bilo kakvo priznanje nečega što nije i to je dobro da se čuje. Znači, na tome ćete sigurno se potruditi da napravite slijedeći put bilance proizvodnje i potrošnje za 5 godina, za 15 godina, da uključite scenarij kada neće raditi neke termoelektrane. Prema tome, to je lijepo čuti i mi to kao zastupnici očekujemo od vas jer vi niste zaduženi da se bavite svaki dan nekom, naravno da radite operativom. Vi ste zaduženi za strateški promišljate viziju energetske sigurnosti RH, a o takvim investicijama, projektima nismo čuli ništa i molim vas učinite što treba, prezentirajte ovom Saboru rješenja za ovako nešto. Uvaženi saborski zastupniče, ja sam samo priznao da su naša dva prethodnika u ministarstvima koje ste slučajno i vi bili s njima stranački prijatelji, nisu postupali po tom Zakonu i da ćemo mi evo, čim stignemo sve ove zaostatke napraviti, postupiti po Zakonu. A što se tiče ovoga dijela, rekao sam energetska strategija je u izradi i biti će vrlo brzo

Pa je njihov prigovor i bio da u čl. 10. se napravi izuzeće za takve kupce koji su ujedno i proizvođači do visine vlastite potrošnje, a ne da im se oteža kako je ovdje u prijedlogu zakona, pa evo, da date svoje mišljenje da li ćete uvažiti njihovu primjedbu na čl. 10.

Slijedeća točka dnevnog reda je: - Prijedlog odluke o razrješenju članice upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije i - Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 23. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, državni tajnik Ivo Milatić.

Mandat predsjednika i članova upravnog vijeća počinje odlukom o imenovanju koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH na temelju članka 23. stavka 3. zakona. Mandat predsjednika i članova upravnog vijeća prestaje odlukom o razrješenju s dužnosti koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH na temelju odredbe članka 26. stavka 1. točke 1. nakon isteka razdoblja na koje je predsjednik ili član upravnog vijeća imenovan.

Sukladno zakonu, postupak imenovanja započeo je objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata koji je sadržavao uvjete za izbor članova upravnog vijeća, rok u kojem se dostavlja kandidatura i potrebnu dokumentaciju za dostavljanje kandidature. Prikupljanje kandidatura za predsjednika i članove upravnog vijeća provelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Na javni poziv je stiglo 17 prijava od kojih je 14 podneseno pravovremeno sa svom potrebnom dokumentacijom.

Na istom fakultetu je 2011.g. promoviran u doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničke znanosti grane naftnog rudarstvo.

Tijekom svoga rada u HERA-i aktivno je sudjelovao u razvoju zakonske i podzakonske regulative i drugih mehanizama koji su bili neophodni za regulatorno uređenje tržišta plina, naftnih derivata i bio goriva. Aktivan je u radnim skupinama za energetiku u institucijama EU-a energetske zajednice. Bio je predsjedavajući radnoj skupini za plin energetske zajednice, član je radne skupine za plin u ACER-u i Vijeću europskih regulatora. Redoviti je član Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku HAZU-a. Nositelj je kolegica Tržište prirodnog plina na poslijediplomskom specijalističkom studiju ekonomije energetskog sektora Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

2011. g. je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti i znanstvene grane organizacije i menadžment. Najprije je kao samostalni inženjer radio u direkciji Elektroslavonije u Osijeku. Nakon toga imenovan je rukovoditeljem pogona Elektre Virovitica. U HEP ODS Zagreb obavlja poslove pomoćnika direktora, koordinatora poslova rukovoditelja službe. Od samog početka rada mr. Vrban pokazuje iznimne vještine u pripremi i organiziranju aktivnosti i procesa u društvu te u provedbi u ostvarivanju zacrtanih ciljeva društva. Svoja znanja i vještine usavršava i kroz formalno obrazovanje u kojem tehnička znanja nadograđuje onima iz polja ekonomije. U svojstvu člana sudjelovao je u radu mrežnog odbora Euroelektrika, organizacije čija je uloga promicanje razvoja niskougljične elektroindustrije i surađivao je sa Svjetskom bankom u izradi Doing business izvješća za 2009. do 2017. g. Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja uloge operatera distribucijskog sustava uvjetima šireg korištenja novih tehnologija i uloge nabojnih mreža tržišta električne energije te konkurentnosti energetskih sustava. Odlukom Predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana mr. Vrban je 1994. g. odlikovan Spomenicom Domovinskog rata od 1990. do 1992.

Predsjednika Odbora za gospodarstvo nema tako da mogu otvorit raspravu. Imamo prijavljenog u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegu Miru Totgergelija, izvolite kolega.

Hvala potpredsjedniče. Danas tijekom rasprave, pogotovo tijekom one prve točke, Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, kad smo puno raspravljali o HERA-i, nameće se, pogotovo od gospodina Lovrinovića da ustvari upravno vijeće HERA-e imenuje politika i onda HERA ni ne može drukčije raditi nego eto ona je pod utjecajem politike. Ako dobro pročitate taj zakon o kojem smo raspravljali, i ako pogledate direktive EU-a, direktiva kaže da članovi upravnog vijeća se bira na 5 do 7 g. Mi smo imali u nekim zakonskim rješenjima da se članove upravnog vijeća biralo na 5 g., međutim zadnjim izmjenama, dakle trenutno važeći zakon kaže da ih se bira na 7 g., dakle te izmjene su iz 2015. g. Još je definirano da se postupno biraju članovi upravnog vijeća što znači da u pomaku od godine dana birate pojedinog člana upravnog vijeća i tako kroz određeno vrijeme dolazite da različite većine Hrvatskog sabora biraju članove upravnog vijeća HERA-e. Ja sam i u onoj raspravi o Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti rekao da nije lako stvoriti institucije koje će biti neovisne od politike u RH i da je to jedan dugotrajan put. Imali smo na početku vijeće, sad imamo HERA-u koja postaje neovisna i od Vlade. Zato mislim da je odgovornost nas saborskih zastupnika kojima je upravo i dano da biraju članove upravnog vijeća HERA-e treba biti malo viša kad pričamo o tom tijelu kako će i u javnosti to tijelo dobiti na značaju ako u ovakvim raspravama smo svaki put kad smo u oporbi reći to tijelo nije neovisno jer ga bira politika, a kad smo na vlasti, onda ćemo braniti da je neovisno i bira ga politika, a složeno je po zakonu da ustvari u određenom vremenu iz svih većina koje su bile u Hrvatskom saboru se mogao stvoriti broj glasova koji će članove vijeća izabrati.

Slijedeća točka dnevnog reda je: - Prijedlog odluke o proglašenju 2018. godine – „Godinom Jurja Križanića“ Predlagatelj je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temelju članka 159. Poslovnika. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Izvolite, kolegica Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege.

U razmatranju navedenog prijedloga, odbor je raspolagao i mišljenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja od 24. travnja 2018. g. koje je podržalo donošenje odluke kojom bi se ova godina proglasila godinom Jurja Križanića a inače vrlo kratko o Juraju Križaniću, dakle osobi koja zauzima važno mjesto u povijesti ne samo hrvatskoga naroda već i drugih srednjoeuropskih i istočno europskih naroda i smatra se da će se proglašenjem 2018. g. godinom Jurja Križanića dodatno naglasiti važnost njegova djelovanja i njegova stvaralaštva u 17. st. tada u okruženju niza europskih kultura i tradicija uvjetovanih karakteristikama tadašnjeg kulturnog, povijesnog. Crkvenog i političkog razvoja konteksta. Inače Juraj Križanić hrvatski je svećenik. Filozof, teolog, jezikoslovac, politički pisac, glazbeni teoretičar i zagovornik crvenog i slavenskog jedinstva a idejama o ekonomskoj i političkoj neovisnosti kao i pogledima općenito na rad, na ekonomiju, na državu upravu, Juraj Križanić je jedinstvena pojava unutar hrvatske povijesti tijekom 17. st. a značajno se smatra istaknuti i to da je hrvatskom jezikoslovlju osobito zanimljiv zbog svog izdanja gramatika koja je izdana u Tobolsku 1665. g. koja se kronološki smješta odmah iza Kašićeve hrvatske i Mikaljine talijanske i zapravo je druga gramatike hrvatskog jezika kad bi smo gledali kronološki red.

Kolegica Marija Jelkovac, predsjednica Odbora za zakonodavstvo, vidim da ne. Otvaram raspravu, prvi je kolega Damir Mateljan ispred Kluba zastupnika SDP-a, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Moram priznati da me je prijedlog Odbora za obrazovanje i znanost da se 2018. g. proglasi godinom Jurja Križanića iznenadila i da me je iznenadila pozitivno. Naime, Juraj Križanić je jedan pomalo već zaboravljeni hrvatski znanstvenik, filolog, jezikoslovac, političar, teolog, svećenik koji dolazi iz jednako tako već pomalo zaboravljenog hrvatskog kraja, to je, naime rođen je u općini Ribnik, to je jedna mala općina, mala po broju ljudi a ne po kvadraturi svoga prostora iz Ozaljskoga pokuplja. Kada se u nekom povijesnom kontekstu govori o Ozaljskom pokuplju onda se, obično se veže uz Zrinski i Frankopane odnosno uz mit te dvije nesretne hrvatske plemićke obitelji, međutim Ozalj je puno više od toga. Naime, u kasnom srednjem vijeku kada je Hrvatska bila svedena na one ostatke ostataka Ozalj je zapravo bio kulturno središte onoga što se tada moglo u tim granicama nazivati Hrvatskom državom i Hrvatskom uopće. Recimo Katarina Zrinski sa svojom Gartlicom za čas kratiti, Petar Zrinski sa Adrijanskoga mora Sirenom, sva su to, to su književna djela koja su pisana ikavskom inačicom kajkavskoga jezika, to je jezik, tzv. jezik, ozaljskog kulturnoga kruga kojem pripada i Belostenec Pavlin koji je također djelovao na području Ozlja i načinio jedan od prvih latinsko-hrvatskih rječnika Gazophylacium. Upravo tom kulturnom krugu ali daleko šire od toga pripada Juraj Križanić. Mene pogotovo, veseli me činjenica da je ovaj prijedlog došao temeljem ideje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Naime, kada bih u jednoj rečenici htio usporediti Juraja Križanića sa nekom našom povijesno poznatom osobom onda bih rekao zapravo da je Juraj Križanić Josip Juraj Strossmayer 17.-toga stoljeća. Naime u doba kada je Juraj Križanić formirao svoje ideje, kada ih je argumentirao branio i kada ih je nastojao provesti te su njegove ideje bile i heretične i blasfemične. Pazite sad, panslavizam, izmirenje istoka i zapada, ujedinjenje istočne i zapadne crkve.

Međutim, vjerujem da će mnogi od vas reći da su te ideje jednako blasfemične i danas. Međutim kada bismo otpuhnuli tu povijesnu patinu sa dijela Jurja Križanića onda bismo zapravo otkrili u kontekstu jer moramo staviti Jurja Križanića u kontekst vremena jer povijest bez konteksta nije ništa, nije povijest, nije ništa a kada bismo ga stavili dakle u taj povijesni kontekst, onda je to zapravo jedna suvremena ideja o jedinstvenoj Europi, dakle Europi koja nema 2, 3 ili ne znam koliko brzina, Europa koja se ne dijeli na radišni zapad i na neradišni ili lijeni istok ili jug, dakle radi se o jedinstvenoj Europi koju vjerujem podržava većina građana i ove zemlje odnosno cijele EU.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, pred nama je prijedlog o proglašenju 2018. godine godinom Jurja Križanića. Također Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora podržava ovaj prijedlog jednako kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. No što uistinu znamo o Jurju Križaniću. U Hrvatskoj se relativno malo bavimo njegovim likom i djelom te je široj javnosti relativno nepoznat ili manje poznat za razliku od brojnih europskih studija gdje ga ozbiljnije proučavaju. Osobito je danas to interesantno u svjetlu preispitivanja trenutnih odnosa između EU i Rusije a kojima se Juraj Križanić bavio i pred više od 350 godina. Juraj Križanić rođen je između 1617. i 1619. godine u plemićkoj Kuriji Obrh kod Ozlja, odnosno točnije kod Ribnika a gimnaziju je završio u Zagrebu, bogosloviju i doktorirao u Rimu. Od 1642. godine do 1646. bio je župnik u Nedelišću i Varaždinu a potom putuje u Moskvu, Carigrad i Rim. U svom političkom djelovanju Križanić je smatrao da je vjerski raskol za narode na ovim prostorima besmislen i štetan jer su ti vjerski sukobi upereni na međusobno upropašćivanje i uništavanje. Također zalagao se za socijalnu pravdu, ravnopravnost žena, te se nije libio okomiti na plemstvo kroz razne kritike. Iznimno je cijenio rad i smatrao ga je jedinim opravdanim izvorom stjecanja. Riječ je o posve usamljenom književnom jezičnom pokušaju, zapravo o gramatici koja se odnosi na jezik ozaljskoga kruga, trodijalektalnu čakavsko-kajkavsko-štokavsku stilizaciju koju su u 17. stoljeću njegovali književnici i leksikografi na posjedima Zrinskih i Frankopana sa sjedištem u Ozlju. I od tuda nam zapravo i naziv ozaljski književno jezični krug. Posebnosti toga jezika Križanić je opisao u svojoj gramatici. Vremenski ta se gramatika smješta iza Kašićeve Hrvatske i Mikaljine talijanske i zapravo ona čini drugu gramatiku hrvatskoga jezika. Kao glazbeni pisac Križanić je manje poznat ali na tom polju je ostavio nekoliko radova. Tako je 1656. godine u Rimu objavljen njegov glazbeni spis od 20 teza u jednoj vrsti književnog oglasa što ga je objavio 1658. godine Križanić navodi još neke svoje glazbene radove, raspravu i dva izuma, odnosno glazbena pomagala te spravu koja bi trebala olakšavati zapisivanje glazbe i komponiranje. Od Križanićevih djela koja se bave glazbom sačuvano je poglavlje …/Govornik se ne razumije. iz neobjavljenog djela Politika, a koja se sastoji od djela u kojem obrađuje teme iz glazbene povijesti i djela gdje rješava probleme crkvene i svjetovne glazbe te instrumentalne prakse.

Sada dajem pauzu do 15 sati kada nastavljamo s točkom dnevnog reda Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu.